Změnami bylo dotčeno 22 článků, 9 článků bylo doplněno, 2 články vloženy, 1 článek zrušen. Stabilita ústavy je ceněna jako znak vyspělé demokracie. Máme tím na mysli neměnnost základního principu uspořádání státu, tedy rovnováhy moci zákonodárné, výkonné a soudní. O tom není naprostých pochyb. O některých dalších aspektech Ústavy se však diskutuje. Abyste nemusel všechny překřikovat, poprosím, přeneste své diskuse do předsálí, nechte hovořit pana poslance.

Snižuje se porodnost, populace stárne. Přibývají mladí zdraví lidé, kteří parazitují a zneužívají vyspělý sociální systém. Mnozí politici i ekonomové poukazují ve výše uvedených souvislostech na potřebu revidovat ústavu i některé mezinárodní smlouvy do národních ústav zakomponované. Jde o smlouvy a dohody uzavřené za zcela jiné situace ve světě, než je ta dnešní. Tedy hlasy volající po změnách slyšíme z Francie, Holandska, Itálie, Belgie, Rakouska, Maďarska, Polska, Slovenska a dalších zemí postižených migrací, projevy radikálního islamismu a tlakem na sociální systémy. Jsou to ústřední témata i u nás. Narůstá napětí ve společnosti. Ale zpátky do reality. Za poslední tři roky, tedy v současné době, eviduje ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny na 140 námětů na změny Ústavy. Není to dáno horlivostí nás poslanců. S překvapením a s potěšením jsem zjistil, že po revizi Ústavy volají i někteří odborníci na ústavní právo. Pochopitelně každý z nás má o změnách jiné představy.

Na obecné potřebě revize Ústavy se zřejmě shodneme. Názory na konkrétní změny budou patrně různé. Ústava není trhací kalendář. K případným změnám je nutné přistupovat uváženě, s určitým nadhledem, po prodiskutování s odbornou i laickou veřejností. To jsou důvody, proč navrhuji ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu a mezinárodní smlouvy. Institut komise má jednu přednost vedle poslanců je možné přizvat odbornou veřejnost. V tomto případě mám na mysli odborníky na ústavní právo z akademické sféry i z praxe. Ještě na okraj. Proces aktualizace Ústavy by měl být permanentní, kontinuální, a času není nazbyt. To je moje odpověď na očekávanou námitku, a ona tady určitě zazní, ať komisi ustaví až příště zvolená Sněmovna. Mimochodem podobnou komisi už má Senát. Já předpokládám a počítám s tím, že bychom navázali velice úzkou spolupráci. Děkuji. Děkuji vám, pane poslanče.

Máte slovo, pane místopředsedo. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, děkuji všem, kteří prozřeli od začátku volebního období.

A co je výsledek? Že jsme to nepřijali ani na začátku volebního období, ani v polovině volebního období, kdy to ještě mělo smysl. Máme jeden návrh zákona ve druhém čtení, ústavního zákona, novelu Ústavy tedy, a to bod číslo 19. Máme devět ústavních zákonů v prvním čtení.